Samozřejmě že do těch pošt jako takových se i v cizině, nejenom v České republice, započítávají partnerské služby jako takové, tedy to srovnání je skutečně relevantní. A domnívám se, nechat pošty na venkově, dostupnost státu na venkově je správná priorita, protože ve městech ta služba prostě dostupná zůstává. Děkuji. Zeptám se, zda je zájem o doplňující dotaz? Je tomu tak, paní poslankyně, prosím.

Také děkuji. Jenom velmi rychlá reakce.

Děkuji.

Paní poslankyně, prosím. Děkuji za slovo, paní předsedající. Moje interpelace se bude týkat datových schránek. Já jsem s panem ministrem už komunikovala neformálně, mimo interpelace na toto téma. Je mi jasné, že jsou zřízeny ze zákona a tak dále a tak dále, nicméně jsme se dostali do fáze a do situace, kdy nejen já, ale i někteří známí a lidé, kteří se na mě obracejí, najednou ty schránky máme dvě, někteří dokonce i tři.

Ze zákona vznikly během času povinnosti mít další.

Takže mám v tom prostě zmatek, a nejsem sama. Takže budou se mnou úřady komunikovat a budou mně posílat stejné zprávy na všechny datové schránky, které mám ze zákona povinně zřízeny? Děkuji za dodržení času a nyní má prostor k odpovědi pan ministr. Děkuji za otázku. Rád odpovím, budeme si jenom muset zvykat funkčně i na to, že datové schránky jsou pod Digitální agenturou jako takovou, ale samozřejmě rád odpovím, protože zavádění datových schránek teď v tom rychlém tempu bylo ještě pod Ministerstvem vnitra, tak já se pokusím o souhrnnou odpověď. Vím, že něco už jsme si řekli neformálně, ale já bych to rád řekl ještě jednou na mikrofon, protože to považuji řekněme i za informačně důležité.

Pro třetí stranu, pro státní správu, je samozřejmě nutné vědět, v jaké roli při té komunikaci daná osoba vystupuje, zda vystupuje jako soukromá osoba, jako firma, jako právnická osoba, a výhodný je takový systém právě pro firmy, kde mohou mít přístup do schránky i zaměstnanci, které do osobní schránky jako takové určitě pustit nechce. Osobní datová schránka poskytuje výhody nijak nesouvisející s podnikáním, povinnost komunikace datovou schránkou platí pouze pro komunikaci se státem, a vzájemná komunikace firem skrz datové schránky povinná určitě není, ale je výrazně levnější, rychlejší, levnější, jak jsem řekl, v podstatě bez nákladů určitě to vyjde lépe než posílání doporučených dopisů. , kde je už nyní vše docela přehledně vysvětleno.

Fyzická osoba podává daňové přiznání nebo jestli podnikající osoba: fyzická osoba podnikající posílá z datové schránky fyzické osoby podnikající, fyzické osoby nepodnikající posílají z datové schránky fyzické osoby nepodnikající. Jde o to, zda vystupuje za subjekt s daným ičem , nebo za fyzickou osobu.

Jestli se do budoucna povede dávat nějaké sdružené modely všech řekněme podnikatelských datových schránek, to je třeba vývojářsky možné.